Jedním z hlavních úkolů Poslanecké sněmovny je kontrola činnosti vlády České republiky. A protože se vláda rozhodla využívat pro trasování potenciálně nakažených tento ambiciózní projekt, který se ovšem může dotknout velmi citlivých osobních údajů obyvatel této země, vnímají předkladatelé ochranu těchto dat jako zcela zásadní krok směrem k zabezpečení soukromí obyvatel České republiky. K využívání těchto dat se musí dle předkladatelů přistupovat vždy za jasně definovaných podmínek, zejména na jasně definovanou dobu a při dostatečné ochraně před zneužitím těchto dat. Mělo by být cílem Poslanecké sněmovny, aby plně dostála své úlohy a vládní kroky efektivně kontrolovala. My v této souvislosti uvítáme zástupce všech parlamentních politických stran. Tady chci upozornit, že takzvaná komise velké ucho pro odposlechy není reprezentována, respektive v ní nejsou zastoupeni členové všech politických klubů této Sněmovny. Bude záležet zcela na zvážení toho kterého politického klubu ve Sněmovně, koho do dané komise nominuje. Základním cílem komise je dohlížet nad tím, jak přesně bude docházet ke zpracování, jaká mobilní data a údaje z platebních karet budou opravdu využívána, jak bude s těmito daty nakládáno, kde přesně a jakým způsobem budou uchovávána, kdo přesně a za jakých podmínek k nim bude mít přístup a za jakých podmínek a v jakém čase bude docházet k jejich definitivní skartaci. Dále bychom se rádi dozvěděli, v jaké formě získá příslušný orgán data od mobilního operátora a z banky. A samozřejmě je potřeba řešit i případná rizika, která mohou nastat už při samotném přenosu těchto dat do úložiště. Dámy a pánové, dovolte mi prosím, abyste tento návrh nebrali jako návrh politický, protože jsem dopředu oslovil opravdu všechny kluby i s tím, že my vítáme zavedení chytrých prostředků a mechanismů při případném čelení té výzvě, kterou pro nás pandemie koronaviru v současné době znamená.

Dovolte mi prosím, abych vás požádal o podporu tohoto návrhu, a případně se těším s vašimi zástupci na spolupráci v rámci této dočasné komise Poslanecké sněmovny. Děkuji. Takže to byl první návrh.

Děkuji za slovo.

Jsem přesvědčen, že neexistuje žádný důvod, proč ho projednávat ve stavu legislativní nouze. Koneckonců jsem přesvědčen, že neexistuje žádný důvod, proč ho letos projednávat vůbec.

To znamená, ten zákon myslí na tu situaci, kterou teď prožíváme, není důvod ho jakýmkoliv způsobem měnit.

Všechny země, které přistoupily k fiskálkompaktu, což jsou dnes po brexitu všechny země Evropské unie, na základě fiskálkompaktu zřídily své národní rozpočtové rady a schválili zákony o rozpočtové odpovědnosti. Česká republika je jedinou zemí, která chce díky koronavirové vizi dokonce ve stavu legislativní nouze tento zákon změnit, a jedinou zemí, která je, kde ta vláda má zásadní rozpor se svou národní rozpočtovou radou.

Prosím, abychom neznevažovali důležitost toho zákona tím, že ho chceme měnit při první krizové situaci. Protože právě v tom zákoně se na ty krizové situaci myslí, jsou tam uvedeny. Kdyby tomu tak nebylo, tak bych to chápal, ale prostě tam je popsáno, co se může dělat v případě krizových situací, mezi kterými je uvedena i pandemie.

Děkuji. Návrh jsem si zaznamenal. Děkuji za slovo. Vítám tuto iniciativu.

Chtěl jsem připomenout, že jsme probírali ten kontrolní mechanismus dnes na grémiu Poslanecké sněmovny, kde jsem všechny kolegy informoval o tom, že stálá komise pro použití odposlechu záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí projednávala tuto otázku a usnesla se, že se jí bude věnovat.

Bohužel na tu komisi se nevztahuje ten zákon, co jsme schvalovali na začátku od pana Chvojky, že tam má mít každý svého zástupce, to je výjimka. Takže si myslím, že stačí v zásadě jeden orgán, který to bude kontrolovat, a není potřeba k tomu zřizovat další orgán.

Děkuji, pane předsedající.

Řeší nákupy ochranných pomůcek ze svých rozpočtů, nevědí, jestli jim budou tyto nákupy následně nějakým způsobem i ze strany státu dofinancovány.